Reč ima narodni poslanik Momir Stojanović. Izvolite. Uvaženi predsedavajući, poštovani ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, pre nego li dam kratak osvrt na predloženi zakon o policiji, dozvolite mi da nešto primetim što moji prethodnici nažalost nisu primetili. Od 2000. godine, gospodine ministre, vi ste prvi ministar koji je imao hrabrosti i smelosti da se upusti u korenite, organizacione, normativne, kadrovske, edukativne reforme MUP-a i policije. Mi smo od 2000. godine, kao što vam je poznato, imali reformu obrazovanja, reformu pravosuđa, reformu odbrane, ali niko pre vas od vaših prethodnika nije imao snage i smelosti da se upusti u reformu MUP-a i policije kao sastavnog dela. Ovo pre svega zbog toga što znamo za poznatu spregu između pojedinih predstavnika MUP-a, politike i nosioca organizovanog kriminala i vi nekim rešenjima iz ovog predloženog zakona upravo želite da presečete to sveto trojstvo i da policiju izvedete na put zakonitog rada i sprečite bilo kakvu zloupotrebu policijskih službenika ili državnih službenika u MUP-u. Ja vam na tome iskreno čestitam i želim da uspete. Znam sa kakvim iskušenjima se suočavate i izazovima, ali verujem da ćete vi na tom putu uspeti i da ćemo mi imati jedno efikasno Ministarstvo unutrašnjih poslova, jednu dobro organizovanu policiju koja garantuje bezbednost svim građanima naše zemlje. Kao što ste primetili iz diskusija mojih prethodnika, dva su ključna razloga zašto mi danas raspravljamo o novom zakonu o policiji. Pre svega, dosadašnji Zakon o policiji donesen je davne 2006. godine, a u proteklih devet godina donešeno je sijaset zakona pre svega iz oblasti pravosuđa i nekih drugih oblasti, koji se direktno ili indirektno odnose na rad MUP-a i policije, pa je neophodno donošenjem jednog ovakvog zakona uskladiti rešenja iz Zakona o policiji sa već donetim rešenjima u nekim zakonima koji su ranije usvojeni. Drugi razlog, ne manje bitan, jeste da se vi kroz reformu MUP-a i policije pridružujete opredeljenju Vlade za racionalizacijom državne uprave i da Ministarstvo kao organizacijska jedinica Vlade takođe podleže nekim sistemskim organizacionim promenama. Koje su novine neke koje su ovde istaknute, ali nedovoljno objašnjene? Vi po prvi put jasno od 2000. godine, govorim o 2000. godini, jasno vršite podelu zaposlenih u policiji na policijske službenike i državne službenike i tu vertikalu, odnosno jasno razgraničenje i ovlašćenja i delokrug poslova, to je prvi put u ovom Predlogu zakona što će doprineti boljoj organizaciji, većoj efikasnosti i smanjiti neke dileme i rezerve koje neko van Ministarstva unutrašnjih poslova ima prema policiji i Ministarstvu unutrašnjih poslova. Dozvolićete i vi ste se kao nov ministar suočili sa jednom konfuzijom i preplitanjem nadležnosti između državnih službenika i policijskih službenika, a ovim Predlogom zakona želite da jasno precizirate mesto, ulogu jednih i drugih. Policijski službenici će se prema predloženim rešenjima baviti policijskim poslovima, a državni službenici će obavljati poslove, unutrašnje poslove. Predstoji da Vlada propiše unutrašnju organizaciju Ministarstva, a vi ćete kao nadležni ministar propisati novu organizaciju i sistematizaciju radnih mesta u Ministarstvu unutrašnjih poslova i time upotpuniti rešenja iz ovog zakona. Po prvi put, što je novina i što ja potpuno pozdravljam, naglašena je i detaljno razrađena funkcija upravljanja ljudskim resursima. Dozvolićete da ste se i vi kao ministar suočili u Ministarstvu unutrašnjih poslova da od 2000. godine, mi smo imali konfuziju po pitanju prijema i karijernog vođenja kadrova. Tako smo imali, a svedoci ste i suočavate se sa nekim ljudima u Ministarstvu, kojima mesto nije u Ministarstvu ni u policiji, da smo u godinama iza nas imali situaciju u nerešenom kadrovanju i načinu konkurisanja i prijema u radni odnos u Ministarstvu unutrašnjih poslova, da smo neretko primali razne higijeničarke, koje bi potom po sumnjivim okolnostima završavale visoke škole i fakultete sa sumnjivom akreditacijom, a onda se premeštajem dovodile na neke ključne funkcije u Ministarstvo unutrašnjih poslova, potpuno nekompetentni za obavljanje tih funkcija. Vi rešenjima koja nudite u ovom zakonu po prvi put jasno definišete uslove konkursa i prijema u radni odnos, zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu i policiji. Ali, takođe, kroz ceo sistem odredbi u predloženom zakonu karijernog vođenja, vi definišete i načine napredovanja i uslove za napredovanje u policiji, pa tako ova rešenja me podsećaju na već doneta rešenja u Generalštabu i ministarstvu, a vi ste to fino primetili, kako je to jasno razgraničeno u Ministarstvu odbrane i Generalštabu, tako i između Direkcije policije i ministra unutrašnjih poslova. Vi po prvi put jasno precizirate uslove za napredovanje u službi, gde između ostalog, pored procene pretpostavljenog i rezultata u službi propisujete stručno usavršavanje ljudi za odgovarajuća formacijska mesta. Opšte je poznato da svi u policiji i svi u Ministarstvu unutrašnjih poslova ne mogu obavljati sve poslove. Zato je potrebno neka znanja i neke preporuke, dosadašnje vođenje kadrova u Ministarstvu unutrašnjih poslova, složićete se sa mnom, svodilo se na to da pretpostavljeni počinju da predlažu za odgovarajući viši nivo rukovođenja i da se sa time nadređeni slagali i ta lica postavljali.

Uveli ste i činove, što takođe pozdravljam, i to na strategijskom nivou i na lokalnom nivou. To će jasno napraviti razliku i prepoznatljivost ljudi koji obavljaju važnije poslove od manje važnih poslova, ali će i princip subordinacije i te kako zaživeti onaj koji je narušen od 2.000 godine u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Uveli ste tri nivoa bezbednosnih promena, što takođe jako pozdravljam, za pripadnike Ministarstva, odnosno pripadnike policije, od zavisnosti od osetljivosti mesta za koje se predviđa postavljenje. Ovde je bilo primedbi od opozicionih poslanika na te bezbednosne promene, verovatno iz neznanja da Ministarstvo samo ne radi te bezbednosne provere, već su tu i neki druge institucije bezbednosti uključene, kao što je Bezbednosno informativna agencija, tako da se ne može pripisati pristrasnost u definisanju rezultata bezbednosnih provera i da se to svodi samo na Ministarstvo unutrašnjih poslova. Proširili ste poslove Direkcije policije u pogledu donošenja i ovo je vrlo važno, ostalo je neprimećeno u diskusijama mojih prethodnika, u pogledu donošenja strateških procena i strateških planova. Dozvolićete, tu su i predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova da mi od 2000. godine nemamo stratešku analizu i strateško planiranje na nivou Ministarstva unutrašnjih poslova. Mnogi bezbednosni izazovi i pretnje i rizici i trendovi njihovog razvoja iziskuju da mi kao društvo, a pre svega MUP i policija imaju i dugoročne planove i procene suzbijanja nekih negativnih bezbednosnih pojava koje negativno utiču na bezbednost građana i društva u celini. Jasno ste propisali policijska ovlašćenja i primenu istih i kao što je moja prethodna koleginica rekla i primenu elektrošokera kao nekih novih sredstava u sprovođenju policijskih ovlašćenja, to je ne tako malo bitno obzirom na česte situacije da se upotrebom vatrenog oružja u primeni policijskih ovlašćenja mogu naneti dalekosežne posledice prema licima prema kojima se ta ovlašćenja primenjuju, ali primenom elektrošokera mogu se isti efekti postići sa manjim posledicama. Definisali ste specijalne jedinice policije i jedinice posebne namene i potpuno je ispravno vaše opredeljenje da mi kao država ovakvog formata imamo jednu specijalnu jedinicu i nekoliko jedinica posebne namene. Znam, da vam pripadnici žandarmerije neće to oprostiti obzirom na neki benefit koji gube, ali sasvim je opravdano i celishodno da mi kao država sa ovakvim bezbednosnim izazovima, rizicima i pretnjama imamo jednu specijalnu jedinicu. Dozvolite mi, na kraju, da se osvrnem na neke primedbe koje su opozicioni poslanici izneli na Predlog ovog zakona. Jedna od primedbi je bila da se rastereti policija nekih poslova, kao što su poslovi izdavanja dokumenata, vozačkih dozvola i nečega drugog. Vi ste lepo primetili u vašem uvodnom izlaganju da su već preduzete mere da se neki poslovi koji nemaju sličnosti sa poslovima, unutrašnjim poslovima, da se policija rastereti i u tom smislu ste spomenuli protivgradnu odbranu. Vaše je razmišljanje koje je takođe, po meni, opravdano da iz policije i Sektor za vanredne situacije izmestite da bi rasteretili policiju da može da odgovori čisto policijskim poslovima. Ukoliko bi ovu primedbu opozicionih poslanika da se izdavanje ličnih karti, vozačkih dozvola i neki drugi upravni poslovi obavljali van Ministarstva, to iziskuje brojne dileme. Za to je potrebno stvoriti neophodne uslove.

To ako prepustite, a kakva je sugestija poslanika iz opozicije, lokalnim samoupravama, mislim da bi to stvorilo haos. Podržavam ideju da to ostane u nadležnosti, iz hiljadu razloga, u nadležnosti policije i MUP-a. Jedna od primedbi koja je provejavala takođe od opozicionih poslanika, da ste vi predlogom rešenja u ovom zakonu dali veća ovlašćenja ministru. Mislim i slažem se sa mojim kolegama iz moje poslaničke grupe da ste vi suzili vaša ovlašćenja predlogom ovih zakona. Onda je bilo primedbi da je to opravdana bojaznost da vi možete, da vi niste ovlašćeni da imate uvid u predmete koji su u toku, koji su u radu. Gospodine ministre, i policija funkcioniše principom subordinacije kao i vojska. I vi kao ministar unutrašnjih poslova morate biti upoznati sa svim poslovima i zadacima na kojima je angažovan MUP i policija, pa i sa poslovima, pa i sa predmetima koji su u radu. Nedopustivo je da vi ne znate predmete koji su u radu. Vama nije dopustivo da utičete na tok istrage i na predmete u radu, ali vi svakako jeste pozvani da znate sve šta se dešava u Ministarstvu i u policiji i na svim poslovima i zadacima na kojima je angažovana policija i Ministarstvo. Postoji primedba beogradskog Centra za bezbednosnu politiku, ona nije suštinska, ali mislim da ima mesta da se o tome razmotri, jer bi ovaj zakon možda trebalo formulisati kao zakon unutrašnjih poslova, a ne Zakon o policiji, jer tretira i unutrašnje poslove, a ne Zakon o policiji, jer tretira i unutrašnje poslove, ne samo policijske poslove. Možda ta i druga neka moja sugestija koja bi opet kod nekih, pre svega opozicionih poslanika naišla na nož jeste i to vam zameram zašto niste propisali sankcije za pojavu odavanja informacija iz predmeta koja su u toku ili za curenje informacija. Mislim da bi to vama kao ministru olakšalo posao, a vi ste eto, iz nekih razloga izbegli sankcionisanje te pojave koja nanosi štetu, složićete se ugledu Ministarstva i policije. Bilo je ovde primedbi, takođe od nekih opozicionih poslanika da lokalna samouprava treba da predlaže ko će biti načelnici policijskih uprava u tim lokalnim samoupravama. Znate šta? To je krajnje nedopustivo, jer bi se princip subordinacije i princip odgovornosti totalno narušili. Onda bi taj načelnik policijske uprave odgovarao da li rukovodiocu lokalne samouprave ili vama kao ministru ili direktoru policije, a drugo, kome bi za propuste odgovarao i kako bi se njemu naređivalo, da li bi to predsednik opštine, gradonačelnik izdavao zadatke njima to je potpuno neprihvatljivo, to je elementarno nepoznavanje funkcionisanja policije i verujem da ste tako to i primili. I na kraju što se tiče ovih provera, vi ste jasno definisali da se provere vrše za osetljiva radna mesta po nivoima jedne od vrsta provera i da se najžešće, odnosno najteže provere vrše za osetljiva radna mesta, za koja su te provere veće prisutne u policijama drugih zemalja. Sve u svemu, iz celokupne današnje diskusije mojih prethodnika, mislim da će se moje kolege poslanici složiti da se radi o jednom vrlo dobrom Predlogu zakona o policiji i poslanička grupa SNS u danu za glasanje će sasvim sigurno podržati ovaj predlog zakona jer on vodi u unapređenje efikasnosti, boljoj organizaciji rada policije i celokupnog MUP-a. Izvolite. Pokušaću vrlo koncizno. Važna tema je ovo što ste rekli za kontrolu centralnih registara u smislu jednog dana da se možda dođe do sistema da će lokalne samouprave moći da aktivnije učestvuju u izdavanju ličnih dokumenata. Međutim, danas je to nemoguće. Danas ta vrsta elektronske uprave ili jedna vrsta portala gde bi svi subjekti koji u državi čine elektronsku upravu mogli da se uključe da bi mi faktički u skladu sa određenim nivoom ovlašćenja kao operater mogli da proverite upravo da li neko ima zabranu za izdavanjem vozačke dozvole i da imate samo taj podatak, da vi ne možete videti na osnovu čega ili šta, ali mi za to danas kao država nismo spremni. Naprosto to je nemoguće i naravno to je i skupa stvar koja iziskuje da se u svim jedinicama lokalne samouprave napravi takva vrsta uvezivanja takve mreže, da svi državni subjekti, sva ministarstva pristupe jednoj takvoj bazi i da daju svoje baze, da ih odrade elektronski na način da one mogu da učestvuju u takvoj vrsti komunikacije i to će biti izazov za sve nas. To je dobro. Počeli smo sa ovim sistemom, kao što je Ministarstvo počelo, recimo polaganje vozačkih ispita na način da se iz auto škola, pristupa bazama i serverima, a bilo je u nekim auto školama problema, zakupili su, kada je vršen test, prvi internet koji je brzine, koja je bila potrebna za dobru komunikaciju, ali su zbog cene, posle nekoliko dana ili par nedelja smanjili nivo protoka interneta i naravno da je taj sistem počeo da pravi probleme i da nisu mogli da ostvare komunikaciju. Ima negde greške i ljudskog faktora, ali je to novi sistem. Za svaki novi sistem potrebno je neko vreme da on počne savršeno da radi. Što se tiče curenja informacija, mi smo pokušali da rešimo kroz težu povredu službene dužnosti, da predvidimo curenje poverljivih informacija, da tretiramo na takav način, ali je ovo jedna od tema za koju sam ja više puta tražio podršku društva. Šta je suštinsko pitanje? Vi imate komunikaciju između policajca i novinara i taj policajac odaje informaciju iz istrage određenom novinaru, uredniku ili njihovom saradniku i vi tu imate veliku opasnost da, ako hoćete da pozovete, vidite da je neka novina objavila tekst, ono što bi tužilaštvo moglo da da kao zahtev za prikupljanje obaveštenja, da vi pozovete određenog novinara ili urednika, da on da obaveštenje od koga je primio takvu vrstu informacije. Odgovor je uvek da ne žele da otkriju izvor informacije i tu je kraj vaše istrage, suštinski. Sve ostalo bi moglo da se tumači kao pritisak na medije i to je veoma osetljivo pitanje, to je pipav posao i sam razmišljao i ljudi iz policije, nismo našli ključ za to rešenje, da to možete da uradite potpuno zakonito, da niko ne sumnja da je to nekakv pritisak, već da samo saznamo kako je moglo da se desi da upozorimo izvršioca krivičnog dela prerano, a naš princip u Ministarstvu je da kada se obavi određeno hapšenje, onda izlazimo sa informacijom, jer je to već akt koji je završen i ne dovodimo u opasnost ljude koji vrše hapšenje, jer to su momci iz policije koji upadaju, ti udarni timovi i oni, ako ih neko očekuje, može da spremi i vatreni doček, što bi rekli i da ih povredi. To je teška tema.

To je to. Poštovani predsedavajući, poštovani ministre sa saradnicima i kolege narodni poslanici, pred nama je danas potpuno jedan novi Zakon o policiji i to posle 10 godina, a s obzirom da je u tom periodu uveden i veliki broj novih instituta, ovim predlogom zakona je zapravo izvršeno usklađivanje sa postojećim preporukama i propisima. Dakle, policijski poslovi biće u nadležnosti direkcije policije, dok će sve ostale poslove iz delokruga Ministarstva obavljati sektori. Šta zapravo znači podela na policijske i unutrašnje poslove. Ovakvom podelom, jasno se razdvajaju policajci sa pravom na beneficirani radni staž. Do sada je bio slučaj da oni koji sede u kancelariji i ne obavljaju rizične poslove, imaju beneficije kao policajac na ulici ili onaj na administrativnoj liniji sa KiM, konkretno, žandarmerijom. Članom 30. ovog zakona jasno se definiše koji su to policijski poslovi. Pod direkcijom policije, biće uprave, centri, specijalne jedinice i posebne jedinice policije i van sedišta direkcije, Policijska uprava za Grad Beograd, policijske uprave i policijske stanice. Pod direkcijom je i specijalna antiteroristička jedinica, a posebne jedinice su žandarmerija, helikopterska jedinica, jedinica za obezbeđenje posebnih objekata i ličnosti, dok je policijska brigada posebna jedinica u okviru nadležnosti policijske uprave za Grad Beograd. Druga novina u zakonu jeste karijerno napredovanje, a moje kolege su već pričale o tome, ali bih ja takođe istakla ovu izmenu zakona. Za razliku, kakva je bila praksa do sada, napredovaće samo oni sa najboljim rezultatom rada, sa prosečnom ocenom četiri u poslednje tri godine, godinama staža na jednom radnom mestu i odgovarajućim činom, sa odgovarajućom stručnom spremom, gde će prednost imati oni sa završenom kriminalističkom policijskom akademijom ili pravnim fakultetom i to sa stručnih smerova. Ovakvim sistemom, diskrecija rukovodioca je svedena na minimum, a rezultati rada i zalaganja, osnov su za karijerno napredovanje. Zakon, pored ostalog predviđa i značajno veća ovlašćenja Sektora unutrašnje kontrole za šta smatram jednom od boljom promenom u zakonu, u cilju sprečavanja korupcije u policiji, Sektoru unutrašnje kontrole, primenjivaće test integriteta, sprovodiće analizu rizika i proveru promene imovinskog stanja. To zapravo znači da će svaki rukovodilac u MUP morati da prijavi imovinu kao i svaku promenu imovinskog stanja, sve to na način kako do sada čine oni koji obavljaju javnu funkciju, pa i mi narodni poslanici, jer moram da skrenem pažnju da postoje slučajevi, da neko ko prima policijsku platu ima imovinu koju nije mogao da stekne radom u policiji. Sektor unutrašnje kontrole će u saradnji sa Agencijom za borbu protiv korupcije vršiti analizu rizika od korupcije, a ovakav vid kontrole policijskih službenika smanjiće korupciju i svesti je na minimum. Na kraju, iznela bih jedan član zakona koji do sada nije postojao, a kojim se definiše novo postupanje policije u slučaju nasilja u porodici. Kada se prijavi nasilje u porodici, policajac je dužan da u saradnji sa drugim nadležnim organima preduzme sve mere kako bi sprečio dalje nasilje, koje za posledicu može imati i smrtni ishod, a svi smo svedoci da je samo u prošloj godini ubijeno više od 30 žena. Do sada u postojećem Zakonu nije postojao zakonski osnov kako bi policija mogla da reaguje i kada je reč o nasilju u porodici. Verujem da će se na ovaj način, prvenstveno žene, koje su najčešće žrtve nasilja osnažiti i prijaviti nasilnika.

Zahvaljujem. Izvolite. Uvaženi predsedavajući, poštovani ministre sa saradnicima, uvažene kolege narodni poslanici, donošenjem novog zakona o policiji u pravni sistem uvodi se niz novina od kojih se očekuje da će značajno doprineti poboljšanju kvaliteta u obavljanju policijskih i drugih poslova u MUP. Ovaj zakon nastaje u vreme sprovođenja mera racionalizacije državne uprave koje sprovodi Vlada Republike Srbije, a primenom ovog zakona je omogućeno da se unutar zadatog sistema ostvare i uštede u radu Ministarstva. Posebna pažnja posvećena je očuvanju funkcionisanja sistema bezbednosti u svim njegovim aspektima. Suština novog koncepta je razdvajanje poslova na, kao što su već moje kolege napomenule, unutrašnje poslove i policijske poslove. Shodno tome, došlo se do prepoznavanja i kategorizacije po organizacionim jedinicama u smislu da policijske poslove obavljaju policijski službenici, a unutrašnje poslove policijski i državni službenici. Nomenklatura zvanja i činova, je jedan od elementa karijernog napredovanja. Sistem karijernog napredovanja je potpuno nov i kao krajnji cilj ima to da zaposleni sa najboljim rezultatima rada bude na odgovarajućim radnim mestima u hijerarhiji. Kolika pažnja je posvećena izgradnji ovog sistema govori i činjenica da je i u toku obrazovanja, obrazovanje i sektora za ljudske resurse koji će u svom delokrugu imati karijerno praćenje zaposlenih od trenutka zasnivanja radnog odnosa, kretanja unutar Ministarstva, sve do okončanja radnog veka. U ovom poslu veliki značaj, a to čini mi se niko do sada nije pomenuo, ima i Kriminalističko-policijska akademija koja se pored ostvarivanja studijskih programa za potrebe policijskog obrazovanja, bavi i naučno-istraživačkom delatnošću u oblasti kriminalističkih i policijsko-bezbednosnih nauka. Kriminalističko-policijska akademija, je akreditovana akademija, a naučno-istraživačka aktivnost je usmerena na istraživanja u sledećim oblastima koja su veoma bitne: nasilje u školama, suprotstavljanje korupciji, narkomanija i kriminalitet mladih, visoko-tehnološki kriminalitet, ljudska prava, međunarodno-policijska saradnja. Ono što je veoma važno to je i izdavačka delatnost kriminalističko-policijske akademije, a u čiji kvalitet smo mogli i da se uverimo i na prethodnom Sajmu knjiga. Na ovaj način omogućeno je napredovanje u zvanju i veštinama i počiva na principima profesionalnog planiranja, odabira, selekcije i edukacije na kontinuiranom učenju i uspostavljanju i razvoju sistema karijernog napredovanja policijskih službenika. Ovo je veoma značajno i za karijerno napredovanje žena u sistemu bezbednosti, jer polazeći od ustavnih načela, članova 15. i 21. Ustava, strategije za poboljšanje položaja žena i unapređenje rodne ravnopravnosti, konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije, rezolucija saveta UN, kao i prakse državnih članica EU, unete su odredbe koje doprinose poboljšanju položaja žena u sistemu bezbednosti. Što se tiče zdravstvene zaštite zaposlenih, mogu samo jedno da naglasim. Bilo mi je puno srce kada sam videla na konferenciji za novinare predstavnike MUP onako opremljene i volela bih da svako, svaki pojedinac koji radi na terenu, ima dobru zaštitnu opremu,jer njihova zaštitna oprema je njihovo dobro i savremeno oružje i oruđe i na taj način štite i sebe. Ako štite sebe dobro, štitiće i sve građane Srbije. Prema tome, zalažemo se za to i mislim da ništa nije sporno da se na konferenciji za novinare, pripadnici MUP pojave u onakvom sastavu i onako opremljeni. To može samo da bude na ponos jednoj državi. Pored toga, policijski službenici u Ministarstvu uživaju i specifičnu zdravstvenu zaštitu u meri u kojoj ona nije obezbeđena obaveznim zdravstvenim osiguranjem, a proističe iz rada na poslovima, na kojima su saglasno aktu o proceni rizika opasnosti po život i zdravlje, odgovornosti, težine, prirode i posebnih uslova rada od bitnog uticaja na smanjenje radne sposobnosti. Troškove ove specijalne zaštite, zdravstvene zaštite snosi Ministarstvo. O preventivnoj zdravstvenoj zaštiti mislim da sam dovoljno rekla. Nove i detaljne odredbe o radu i radnim odnosima, uvodi se posebna, jedinstvena klasifikacija radnih mesta u policiji u odnosu na druge državne organe. Policija je specifična služba koja ima posebne odredbe o radu i radnim odnosima iz razloga što policijski službenici obavljaju visoko rizične poslove, tako da se uzima u obzir kvalitet izvršenja zadatka i zaštita bezbednosti građana, imovine, kao i očuvanje radne sposobnosti i morala pripadnika Ministarstva. Naročito se uređuje i obrazovanje Fonda solidarnosti za policijske službenike, kojima se naglašava socijalna uloga ministarstva u odnosu na svoje zaposlene. Sada je ostvarena nova mogućnost da policijski službenici budu pomognuti iz sredstava Fonda u slučaju lečenja ili drugih životnih okolnosti, koje zahtevaju dodatne troškove. Što se tiče sektora unutrašnje kontrole, još starorimski pesnik i satiričar Decim Junije Juvenal je rekao – quis custodiet ipsos custodes; što znači – ko će čuvati čuvare. Da bi bilo dosledno i pravedno što se nešto čuva i nadzire, svi moraju biti pod nadzorom i oni koji nadziru druge. Ovom sektoru unturašnje kontrole daje se posebno na značaju i dobijaju veća ovlašćenja i predviđa se vršenje praktično testova integriteta i deponovanje imovinskih karti rukovodioca u Ministarstvu, sa mogućnošću provere i ostalih zaposlenih, čime se značajno podiže nivo kontrole i stepen uvida u podatke o imovinskom stanju zaposlenog u svrhu borbe protiv korupcije. Takođe poslovi Direkcije policije se proširuje i na donošenje strateške procene i strateškog plana, što predstavlja uvođenje modela jedinstvenog sistema planiranja, koji bi u krajnjem ishodu dovelo do pune primene modela policijsko-obaveštajni model, koji je deo preporuke EU po sastavlju poglavlja 24. Policijska uprava, kao organizaciona jedinica policije, radi operativnu procenu bezbednosti na području koje pokriva, na osnovu određenih parametara i operativnog plana. Shodno tome, MUP ima izuzetno razvijenu saradnju sa organizacionim jedinicama lokalne samouprave, drugim državnim organima i nosiocima javne vlasti, pravnim i fizičkim licima, kao i sa međunarodnim organizacijama, institucijama međunarodne zajednice. Ovako složen koncept razvijenih veza, Ministarstvo sa drugim činiocima sistema bezbednosti doprinelo je da se definiše i model rada policije, a to je policija u zajednici. Norma koja sažima taj model glasi – policija razvija saradnju i partnerstvo sa građanima i drugim subjektima zajednice, u cilju obavljanja policijskih poslova i rešavanja lokalnih bezbednosnih prioriteta i ističe zajedničke interese i potrebu stvaranja povoljnog bezbednog ambijenta u zajednici, odnosno izgradnji bezbednog demokratskog društva. Predlog zakona o policiji predviđa i novo postupanje policije u slučaju nasilja u porodici, o kome su govorile i moje kolege, a mislim da će to dodatno olakšati posao policiji i omogućiti da pruže adekvatnu zaštitu žrtvama nasilja. Ono što bih htela da napomenem na kraju, to je i postupak sa nađenim stvarima, koji nije bio regulisan nijednim propisom do sada, tako da i ovaj mali deo ulazi u ovaj veliki zakon, ali za nekog ko nešto izgubi, može da bude i veoma značajno. Na kraju, želela bih samo da se zahvalim svim pripadnicima MUP na organizacionom, humanom i profesionalnom radu u toku migrantske krize koja i dalje traje, posebno pripadnicima MUP angažovanim na terenu i to u kopnenoj zoni bezbednosti, koji su celom svetu držali lekciju kako se časno obavlja policijski posao, poštuju ljudska prava, a istovremeno štiti bezbednost svojih građana.

Reč ima narodni poslanik Suzana Šarac. Uvaženi ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani, danas raspravljamo o tri veoma bitna predloga zakona: Predlogu zakona o policiji, Predlogu zakona o javnom redu i miru, kao i Predlogu zakona o javnim okupljanjima. Ova Vlada kao odgovorna Vlada i MUP na čelu sa ministrom Stefanovićem, u čijoj su nadležnosti navedeni zakoni, su na jedan pre svega temeljan i sveobuhvatan način prišli izradi sva tri predloga zakona koji su danas na dnevnom redu. Kada je Zakon o policiji u pitanju, to kažem iz razloga zato što je dosta dugo rađen i uključeni su mnogi relevantni faktori. Odrađene su javne rasprave u više gradova širom Srbije, kojim su prisustvovala profesionalna udruženja, nevladin sektor, akademska javnost, predstavnici svih sindikata, predstavnici pravosuđa, medija, i mnogi drugi. Ovo je jedan potpuno nov i mogu slobodno reći po svojoj sadržini i sistemski zakon, takođe, zakon koji uređuje rad u policiji i donosi dosta novina u odnosu na još važeći zakon, a koji će neosporno značajno doprineti poboljšanju kvaliteta rada MUP. Neophodnost donošenja novog zakonskog rešenja se ogleda u tome što je prethodnih 10 godina, koliko je još uvek važeći zakon na snazi, u pravni sistem Republike Srbije uveden veliki broj novih pravnih propisa. To su zakoni kao što su Zakon o krivičnom postupku, Zakon o prekršajima i drugi, kao i preporuke nadležnih organa, kao što su preporuke Poverenika, Zaštitnika građana, tako da se ovim predlogom zakona vrši usklađivanje sa propisima i preporukama. Ovaj zakon predviđa niz novina u smislu organizacione strukture policije, njenih ovlašćenja, pravila karijernog napredovanja, kontrole rada zaposlenih, novih sredstava prinude, kao i niz odredbi koje su proizašle iz usaglašavanja sa propisima koji se primenjuju u EU. Što se tiče organizacione strukture, dolazi do značajne reorganizacije poslova. Suština je u razdvajanju poslova na policijske i unutrašnje poslove, iz čega dalje proizilazi prosta podela službenika na policijske službenike i državne službenike, što je novina. Do sada smo imali policijske službenike koji su imali status ovlašćenog službenog lica, koji su se dalje delili na uniformisana ovlašćena službena lica i ovlašćena službena lica, a takođe smo imali policijske službenike koji su imali status PD, tj. posebne dužnosti i imali smo policijske službenike bez ikakvih ovlašćenja, koji su u stvari bili ono što je u novom zakonskom rešenju nazvano državni službenici. To je novo i ovim zakonom je potpuno definisano. Ovim zakonom značajno su pooštreni uslovi za zasnivanje radnog odnosa, što je veoma bitno, nije više kao do sada da se ispunjenje tih uslova proverava samo i isključivo pri stupanju zaposlenog u radni odnos, već će on te uslove, da bi ostao u radnom odnosu, morati da ispunjava sve vreme dok je zaposlen u MUP. Takođe, ovaj Predlog zakona predviđa obavezu vršenja bezbednosnih provera za zaposlene periodično, i to u zavisnosti od nivoa izvršenja, tj. rukovođenja. Dinamika vršenja ovih provera je direktna srazmera ovlašćenjima koje zaposleni ima. Sve ovo za cilj ima smanjenje broja krivičnih dela u vezi sa korupcijom od strane policijskih službenika, što je veoma bitno. Takođe, očekujemo da će ove odredbe zakona podići svest o potrebi poštovanja zakona i da će doprineti u borbi protiv korupcije. Ovaj zakon predviđa obrazovanje novog sektora i to je sektor za ljudske resurse, koji će u svom delokrugu rada imati karijerno napredovanje i praćenje zaposlenih u Ministarstvu, od trenutka stupanja u radni odnos, njihovo kretanje unutar Ministarstva, pa sve do okončanja njihovog radnog odnosa u MUP. Na samom kraju, ne mogu a da ne pomenem, naravno, u krajnje pozitivnom kontekstu, to da se nastavlja jedna veoma dobra praksa ovde u Narodnoj skupštini, kada je reč o MUP i cenjenom ministru Stefanoviću, a odnosi se na konsultacije ministra sa poslanicima i poslaničkim grupama, i to kako iz redova vladajuće većine, tako iz redova opozicije kada god nam u proceduru uđu zakoni za koje su ministar i MUP nadležni. Mislim da je to odlična praksa koja već daje rezultate i koji su počeli da slede i drugi ministri, što je za svaku pohvalu. Naravno, u danu za glasanje, zbog svih navedenih razloga, a i razloga koje su navele moje cenjene kolege, SNS će podržati sva tri predloga zakona. Hvala gospođi Šarac na dobrom razumevanju onoga što smo želeli da postignemo ovim zakonom. Hteo sam da podelim s vama jedno za mene, rekao bih, prijatno iznenađenje, nešto što mislim da je dobra praksa. Kada pogledam listu govornika za današnju sednicu, i podjednako gledam i pripadnike vlasti i opozicije, kada pogledam koji broj dama učestvuje u raspravi, da ih je pola ili više od pola, mislim da je to jedna ohrabrujuća stvar i mislim da je veoma dobar signal, nešto na čemu smo radili i nešto što promovišemo i u parlamentu, ali naravno, promovišemo i u radu policije. Nije to još uvek dovoljno, ali u odnosu na neka prethodna vremena, sve je više i na sve, da kažem, značajnijim mestima. Trudim se da pomognem koliko mogu u tom procesu. Naravno, potrebna je pomoć svih, ali hvala i onim damama koje su danas odustale u smislu uštede vremena, ja to tako doživljavam, ali bez obzira na to, to što su na spisku meni puno znači i vidim da je bila namera da se aktivno uključe u ovo i to iskreno cenim i hvala vam. Reč ima narodni poslanik Biljana Ilić Stošić. Uvaženi gospodine ministre sa saradnicima, poštovane kolege poslanici, duboko sam uverena da rešenja koja nudi Predlog zakona o policiji imaju za cilj dalju profesionalizaciju ovog vrlo važnog segmenta društva. Upravo suprotno od svega onoga što se u poslednje vreme spočitava Vladi koju predvodi naš premijer Aleksandar Vučić, koji je poverivši resor policije baš gospodinu Nebojši Stefanoviću, upravo zajedno sa njim učinio da ugled i percepcija policije od strane građana rastu i više nego postojano i kontinuirano. Naviknuta na visok stepen upotrebe državnih organa u uskostranačke interese, današnja opozicija ni u pomisli nije bila da bi neka garnitura vlasti mogla imati potpuno drugačije ideje i namere. Zbog toga se izmišljaju afere, teorije koje se neretko graniče sa naučnom fantastikom, čak i u našim uslovima gde odavno nije nedostajalo senzacije. Ali, ko god šta priča, o sebi priča. Nama, predstavnicima građana je najvažnije šta o tome misle baš ti isti građani. Opozicija se već navikla da ignoriše rezultate istraživanja javnog mnenja, da ignoriše većinske poruke koje stižu sa društvenih mreža, e onda će imati priliku da se uveri na izborima, na proleće kad procveta cveće i olista drveće, koje ipak neće moći da sakrije pravo stanje stvari. Uprkos svesnog ignoraciji činjenice da se predlozi zakona kreiraju u skladu sa evropskom agendom, u javnosti se svesno ubacuju dezinformacije o navodnom sužavanju ličnih i svih drugih prava građana, naročito tokom rasprave o Zakonu o javnim okupljanjima. Kao da sloboda govora, npr, ili pravo na iskazivanje stavova kroz slobodu okupljanja podrazumeva anarhiju, anomiju, haos u kome se neki tako dobro snalaze, pre svega, zahvaljujući svom revolucionarnom bek graundu, sa svim onim instruktažama i obukama o tome kako se ruši vlast. Samo što su te lekcije odavno naučene i pročitane, prvenstveno od strane većinske javnosti. Građani, međutim, žele nešto sasvim suprotno. Oni žele uređeno društvo i državu u kojoj se znaju prava, ali i odgovornosti, kao i svaki red, počevši od onog komunalnog i koji odavno shvataju da nečija prava i slobode prestaju kada počinju da ugrožavaju slobode drugih. To je tako svuda u civilizovanom svetu, pa bi trebalo da bude i kod nas. Koliko god neka grupa imala pravo da javno iznosi svoje stavove, ne može zbog toga da ugrožava normalno i svako drugo funkcionisanje i ostvarivanje potreba drugih građana. Ne može i tačka. Što se tiče Zakona o javnom redu i miru, slažem se sa predviđenim novčanim kaznama, npr, za prosjačenje i organizovanje prosjačenja, ali imam predlog da novčane kazne, koje će se verovatno pretvoriti u zatvorske sankcije, nekim budućim zakonom budu zamenjene tzv. društveno korisnim radom. Ne mogu da ne pomenem regulaciju u oblasti upotrebe, tačnije zloupotrebe pirotehnički sredstava. Vidim u Predlogu zakona da se mere usmeravaju prevashodno na korisnike petardi, raketa i ostalih sve maštovitijih pirotehničkih sredstava. Naravno, njihovo korišćenje izaziva uznemiravanje ljudi, pa i životinja, ako hoćete, ali bih najstrožije kaznila one koji pirotehniku prodaju. To prosto nije preduzetništvo, već divlji biznis koji, osim što je u zoni sive ekonomije, jeste društveno opasan, ne samo po javni red i mir, već po zdravlje i život pojedinca, čak i kada sam sebe neko povredi, biće kriv, a da ne govorimo o tome da povredi drugog. Verujem da bi građani snažno podržali neko slično rešenje. Za ilustraciju evo podatka iz jednog dnevnog lista – za zabranu prodaje ovih naprava glasalo je više od 80% posetioca ovog portala. Građani se sa pravom čude kako je moguće da se pirotehnička sredstva prodaju u sred grada, u sred bela dana, na najprometnijim mestima? To što je za ovu trgovinu zadužena samo tržišna inspekcija sa poznatom pričom o ograničenim resursima, slaba nam je uteha. Ova pojava se mora iskoreniti pravim i dugoročno održivim merama, a ne samo kažnjavanjem korisnika, među kojima su najčešće deca. Na kraju, ugrožavanje javnog reda i mira bukom iz ugostiteljskih objekata. Naravno da građani iz okolnih stambenih objekata imaju pravo na svoj mir, ali ima tu onoga što nazivamo „niskim strastima“ Na primer, voli komšija da prijavi komšiju čija porodica živi od tog ugostiteljskog objekta. Zato mislim da se rešenje za ovakve i slične probleme ne nalazi prevashodno u kažnjavanju, već u sferi pooštravanja uslova za izdavanje dozvola za ovakve i slične objekte, i to počev od lokacije. Ne smeju biti usred gradske zone i imati dozvolu za rad noću, ali i da objekat mora biti adaptiran tako da ima maksimalnu zvučnu izolaciju. To bi naravno izazvalo dodatne troškove ugostiteljima, ali bi oni svakako bili veći od kazni, a što je najvažnije zaštitili bi okolne građane od neželjene buke. Još jednom, ja lično i SNS ćemo sa zadovoljstvom podržati ove zakone, naročito Zakon o policiji za koji smatramo da je ogroman korak napred u cilju profesionalizacije ovog vrlo važnog segmenta našeg društva. Zahvaljujem. Hvala, predsedavajući. Gospodine ministre, danas ceo dan slušamo ono što je dobro i čini mi se da odavno jedan zakon nije na taj način zainteresovao narodne poslanike, kao što je ovaj set zakona, pre svega Zakon o policiji. Ja sam se pripremio, kao i mnoge uvažene kolege koje su rekle dosta dobrih stvari o ovim zakonima, da to kažem. Međutim, slušajući njih, mislim da je suvišno sve to ponavljati i onda ću napraviti jednu vrstu paralele. Prvo, pre svega, zahvaljujući stručnjacima koji su radili na pripremi ovih zakona i verovatno značajnoj pomoći gospođe Jane Ljubičić koju danas, čini mi se, niko nije pomenuo, a koja je sigurno sa svojim velikim iskustvom, stručnošću, koja je bila izvanredan i omiljeni sekretar Narodne skupštine, sigurno je da se i ovde vidi pečat uvažene gospođe. Mi smo kao poslanička grupa naprosto bez trunke patetike maštali o danu kada ćemo voditi raspravu o Zakonu o policiji na ovaj način. Zbog čega? Nas, kao političku stranku, pre svega, u društvu interesuju određeni trendovi. Zbog trendova koji su uspostavljeni sa Vladom gospodina Vučića mi ne na običan način podržavamo tu Vladu, već je podržavamo sa obe ruke i zbog toga što su trendovi i rezultati koje sprovodi ova Vlada dobri i što je to ono za šta se SPO zalagao od osnivanja. Za šta smo se zalagali što se tiče srpske policije? Ja sam malo proučavajući istorijat srpske policije video da je, kao i u svim institucijama, kao i u svim društvima, kao i u svim policijama u svetu, i u srpskoj policiji bilo različitih trendova. Od Nemanjića, koji su u 14. veku formirali neku vrstu policajaca koji su bili obučeni u crno i na drumovima štitili građane i putnike od razbojnika, do turskog ustava koji je faktički omogućio formiranje MUP, od formiranja Beogradske policije koja je postojala do 1990. godine i koja je za tih 180 i nešto godina postojanja zaista ostvarila jednu svoju svrhu i smisao postojanja i posebno se proslavila Žandarmerija 1862. godine kod čuvenih događaja na Čukur česmi. Mi smo svedoci da je pre samo 15 ili 16 godina u našem društvu, kada se deca igraju, bilo nepopularno biti policajac, nego je bilo popularno biti kriminalac, a zbog toga što je celokupna državna atmosfera forsirala ono najgore u našem društvu. Cenu su platili svi građani, ali su cenu takođe platili pripadnici MUP, i to nekako sa ukidanjem autonomije KiM kada je tadašnji ministar unutrašnjih poslova, koji je uhapsio 18 službenika državne bezbednosti koji su zloupotrebili svoj položaj, koji je imao svoj telefonski imenik i javljao se na svaki telefonski poziv i imao policiju koja je u tom periodu, krajem 80-tih, kao glavni zadatak imala brigu o stvaranju preterane buke. Međutim, mi smo tada krenuli u totalnu kriminalizaciju društva i kriminalizaciju same policije, a za šta su najmanje krivi policajci i mi smo i tada, 90-tih, u razgovoru sa tim policajcima čuli jedno te isto – samo želimo da radimo svoj posao i da za to budemo plaćeni, da se pridržavamo Ustava i zakona. Međutim, država to nije htela, pa je recimo policajce koji su rođeni u Bosni i Hrvatskoj uslovljava da idu tamo na ratište pod pretnjom gubitka posla. Začarani krug se zatvorio, policija i kriminal u jednom periodu su bili u toj meri stopljeni da više nismo znali ko je policajac, ko je kriminalac i srećom to je počelo da se menja, ali nam se čini, najbolji način od kako ste vi došli na čelo MUP, i mi smo bili vrlo, ovako kao i vi, verovatno, znali ste da vas čekaju veliki izazovi, ali pošto sam u Odboru za odbranu i bezbednost znam koliko je to složen, veliki sistem, koliko su to teški zadaci. Evo i u svim novim izazovima prijatelji sveta, iz EU, iz Međunarodne zajednice su pre svega srpskoj policiji odali priznanje za svoje delovanje a pre svega u postupanje sa emigrantima. E, sada mi posle tako jedne loše epohe danas imamo neke slatke zadatke, da se bavimo time da li će zakon da se zove zakon o policiji ili unutrašnjim poslovima, onda kakvi su trendovi razvoja policije, da li policija treba da bude modernizovana na ovaj ili onaj način, kako da nastavimo proces integracije policije u građanstvo, parlamentarna kontrola policije, civil na čelu policije, građansko lice, unutrašnja kontrola, sindikalna organizovana policija, to je do pre neku godinu bilo zaista nezamislivo. Vi ste doneli jedan moderan, liberalan, dobar zakon koji će pre svega omogućiti ono što su želeli svi pripadnici pre svega policije da brinu o ličnoj i imovinskoj sigurnosti svih građana da se pridržavaju Ustava i zakona i da zato budu plaćeni. Da napreduju na osnovu ne političke podobnosti, ne toga što ih forsira određeni tajkun, kriminalac da bi završavali neke prljave poslove, u ime države već ste omogućili jedno karijerno napredovanje, ali kad smo pričali sa mnogim strancima koji su ranije na ovako dobar način uredili svoju policiju i pre svega sektor unutrašnje kontrole i kad smo bili u poseti nekim državama koje imaju sektor unutrašnje kontrole videli smo da naš sektor unutrašnje kontrole po organizaciji, po kadrovima, itd, mnogo ne zaostaje, da je i one koji sprovode zakon potrebno da neko kontroliše i da je zaista ovo nešto što će SPO zbog razloga koji je gospodin Čotrić rekao kao ovlašćeni predstavnik naše poslaničke grupe u potpunosti podržati. Hvala vam ministre, dok budete ovako radili imaćete punu podršku SPO.

Pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč, pre zaključivanja zajedničkog načelnog pretresa, pitam da li žele reč predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa ili još neko ko nije iskoristio svoje pravo iz člana 96. Poslovnika? Izvolite. Gospodine ministre uvažene dame i gospodo iz Ministarstva unutrašnjih poslova, pa ova diskusija je upravo dokazala da smo mi iz opozicije koji smo posvetili pažnju na pojedine članove zakona potpuno u pravu. Gospodine ministre, vi ste indirektno se složili sa onim što sam ja izneo kao primedbu, a to je da ovaj zakon nažalost nije kao dao pun reformski kapacitet, bar u jednom delu moje diskusije, a to je u delu koji se tiče rasterećivanja MUP od birokratije, a u vezi sa izdavanjem raznih dokumenata, recimo, saobraćajnih i vozačkih dozvola. Izgovor da je to trenutno nemoguće uraditi smatram kao nesposobnost, ja sam vama pričao i pre godinu i po dana. Znači za godinu i po dana ste mogli to da spremite, nažalost očigledno niste. Zbog čega, kažem zato što mislim da niste imali sposobnost da li ste vi bili taj koji je to nije mogao da primeni ili niste imali saradnike koji to mogu urade, ja to ne znam, ali to na kraju krajeva za građane Srbije nije ni važno. Ono što je važnije je to da ste shvatili grešku i dobro je da razmišljate sada u pravcu da se to u nekom budućem periodu uradi i očekujem da budući ministar izvrši izmene i dopune ovog zakona i da konačno ta stvar bude bolja. Rekli ste da u članu 223. praktično ste ovim zakonom dali obavezu lokalnoj samoupravi da razmatra izveštaj. Izveštaj se ili usvaja, razmatra se informacija, ali ne znam u kom članu ste obavezali MUP, odnosno policijske uprave, odnosno policijske stanice da dostave informaciju lokalnim samoupravama, jer ne mogu da nađem, uporno tražim. Razumem da u 223. lokalna samouprava dobija obavezu da to, ne može izveštaj da razmatra, može da usvaja, ili da razmatra informaciju, ali ne znam u kom članu imaju obavezu da je dostavljaju.

Podsećam, mi se zalažemo da svi studenti, kadeti ili pitomci, kako ih vi zovete ne znam, koji upišu Kriminalističko policijsku akademiju, po automatizmu budu primljeni u MUP na poslove policijske jer je to nešto što je važno sa jedne strane i to su mladići i devojke koji su prošli sve trijaže, sve provere, obučeni da budu policajci i ne vidim zbog čega ih država školuje ukoliko ne postoji kadrovski plan koji treba da se uradi i da se onda tačno zna koja količina sa koje teritorije se školuje. Niste mi obrazložili, a siguran sam da se to tiče svih ljudi koji sede pored vas, koji su policajci ili rade u Ministarstvu, zbog čega su policajci u Srbiji diskriminisani u odnosu na druge predstavnike našeg društva? Zbog čega samo policajci će dobijati otkaz ukoliko se protiv njih pokrene krivični postupak? To je nešto što ugrožava prezumpciju nevinosti. Podsetiću vas da i danas postoje određeni brojevi policajaca protiv kojih su vođeni postupci, koji su oslobođeni, a nisu vraćeni na radno mesto. To je jako loša stvar. Mislim da će u postupanju policije biti dosta problema, ljudi će postupati tako što će imati strah da li da koriste svoja ovlašćenja u smislu mogućeg krivičnog gonjenja kao što imamo situaciju sa žandarmima koji bi po ovoj tački zakona po automatizmu svi izgubili posao, a znamo da su radili svoj posao u danu kada se desio incident. Takođe, nemam nikakvu dilemu da pokušaj da se ovde govori o tome da se lokalna zajednica pita o izboru lokalnog šefa policije. Ne znam ko je od opozicije to rekao, a tvrdim da nije niko rekao. Izvinjavam, se. Dakle, niko od nas koji smo trenutno prisutni tu nije govorio na taj način. Govorili smo samo da lokalna samouprava treba da ima određeni uticaj na politiku bezbednosti na teritoriji lokalne samouprave, što je mislim potpuno logično. Ti ljudi znaju najbolje šta njih ugrožava, šta ugrožava njihove porodice, njihovu decu i ne vidim zbog čega bi to bilo sporno. Inače, za one koji ne znaju, u neko Titovo vreme na koje se poziva veliki broj građana Srbije, pa čak i neki poslanici, lokalna samouprava se direktno pitala o izboru sekretara, recimo gradskog u Gradu Beogradu ili lokalnog sekretara unutrašnjih poslova širom Srbije i bivše Jugoslavije. Niste mi odgovorili takođe, kako mislite da odobrite skup na kome organizator treba da omogući bezbedan prolaz javnom prevozniku? Razumem za policiju, vojsku, hitnu pomoć i protivpožarne snage, ali ako budu morali da se odobre prolazi i autobusa i taksi vozila, kakvo je to onda odobrenje skupa? Šta to znači? Takođe me zanima, kako mislite da organizator može da obezbedi bezbedan dolazak svih koji dolaze na skup? To je potpuno besmisleno i ne znam kako je izvodljivo, da svako ko dolazi na skup ima pored sebe jednog ko ga čuva i pazi da se nešto ne desi prilikom dolaska To naprosto ne ide. Potrošili ste. Uvaženi kolega, vi ste jako korektni kada predsedavate, uzvraćam na isti način. Zahvaljujem. Što se tiče ovih ličnih dokumenata, pokušao sam to u razgovoru sa narodnim poslanikom Momirom Stojanovićem da raspravim, odnosno da odgovorim. Vi da biste imali pristup da lokalna samouprava može da izda određeni dokument, ona mora da ima pristup svim bazama podataka iz čitave države, poreska uprava, ministarstva, lokalna samouprava. Taj sistem vam govori da li neko ima pravo na to, da li je platio porez, da li je izmirio dugove i onda taj operater u sistemu ima te objedinjene podatke na nivou pristupa tim podacima koje mu zakon omogućava. Tako to funkcioniše kada imate elektronsku upravu i onda možete da aplicirate od kuće, operater vam to tako i odgovori i to ide brzo. Radimo na tome. Nažalost, država ni u prethodnom periodu ni do danas nije uspela da taj sistem usavrši da to funkcioniše na takav način. Voleo bih da jeste, ali prosto nije. Mada, elektronska uprava će svakako biti budućnost i to je nešto na čemu moramo da radimo. Skupo je, zahteva dosta obuke, zahteva tehnike, novca, ali je to svakako nešto što za građane znači puno. Što se tiče KPA, upravo je suština kadrovski plan. Mi imamo situaciju da je KPA otvoreni univerzitet, dakle slobodni fakultet, koji može da upiše bilo ko. Pa, ne možemo da zaposlimo njih 1000 zato što je njih 1000 završilo fakultet, već upravo država svake godine, kao što smo i ove godine dali procenu za sledeću godinu ili prošle, slagaću vas, da je to recimo 23 čoveka iz tačno određenih policijskih uprava koji su potrebni za potrebe policije za školovanje na tim mestima i 23 najbolja će dobiti priliku da se zaposle. Tek ove godine, nakon usvajanja ovog zakona, počinje i drugačiji rad na kadrovima, ali cilj je da imamo ljude koje pratimo. Znate, upiše najbolji čovek, upiše KPA iz tog mesta, ali padne godinu, ne završi, ima lošiji prosek, zašto bi se policija zadovoljavala lošijim, ako može da uzme boljeg? To će tako i stimulisati, da tako kažem, neku vrstu konkurencije unutar KPA i, naravno, jasno ćemo govoriti ljudima koliko policajaca nam treba takve struke, tog smera, tog obrazovanja, koji nam trebaju za rad. To što neko završi, to ne znači da država ima potrebu za tim. Kao što policajac koji u toku obavljanja svojih dužnosti, recimo zaposlen sa srednjom stručnom spremom, završi neki fakultet, i on kaže – ja sam završio fakultet, mora da mi se prizna fakultet. To možda nije potreba države. To nije potreba MUP-a. Nama treba onaj policajac sa srednjom stručnom spremom koji obavlja te poslove. To što je čovek radio na sebi, to je pohvalno, ali državi ne treba i možda nije planirala da ga plati toliko, s obzirom da ako mu priznate visoku stručnu spremu, to povećava platu i sve to, a nemate to u budžetu. To su naprosto stvari za koje ljudi moraju da imaju obzir. Što se tiče ugovora, mi smo ugovor sa KPA predvideli pre svega u smislu onih ljudi koji imaju doškolovavanje ili na bilo koji drugi način u toku radnog odnosa idu na dodatne obuke na KPA i mogu da kažem da nastave radni odnos, ali ćemo one ljude koji upišu KPA rangirati pre svega po njihovom uspehu i znanju. Što se tiče lokalne policije, još jednom da kažem, dakle, moguće je bilo tada kada je u Srbiji postojao jednopartijski sistem da lokalna samouprava, Grad Beograd, da svi predlažu ta kadrovska rešenja, koja ionako prolaze kroz isti partijski sistem i da se ti ljudi biraju po tom sistemu. Nekada je, ja sam o tome razgovarao i sa kolegama koje su dugo u MUP-u, nekada je za otpuštanje iz policije bilo dovoljno u to vreme da partijska organizacija da negativan stav o tom rukovodiocu policije i on je gubio posao u policiji. Nikakva žalba, nikakvi sudovi. Pozivao se da dođe, saopšti mu rukovodilac da više nije podoban za rad u policiji i on bude srećan ako ode kući mirno i ako nema dalje posledice. U takvom sistemu je to bilo moguće. Danas mi imao sistem u kome lokalna samouprava kroz odbore za bezbednost, koje formira na svojoj teritoriji, u kojima učestvuje pripadnik, odnosno načelnik policijske stanice, odnosno policijske uprave, daje svoje mišljenje o radu i o problemima. Na kraju krajeva, policija ne bi imala sluha kada ne bi to slušala. Jer, znate, kome je u interesu da ima nesposobnog načelnika policijske stanice ili policijske uprave, ili nekoga ko je partijski ili na bilo koji drugi način podoban, nesposoban da sprovede ono što je bitno za građane? Pa, u toj lokalnoj sredini će i građani izgubiti poverenje u tu državu i u tu vlast koja je postavila takvog čoveka i ta vlast bi sama sebe potkopavala na način da dovede čoveka koji ne može da sprovede zakon da ima više bezbednosti, javni red i mir i sve ostalo.

Jer, verujte mi, sve se svodi na to da kad razgraničite i kada pričate, svi kažu – dobro, dobro, ali mi u stvari hoćemo da izaberemo tog čoveka jer meni treba taj moj da kada ja vozim kroz grad 200, da on mene kad zaustavi kaže – prijatelju, daj da ti mi to završimo, ne moraš to, ili kad napravim ja neki prekršaj ili krivično delo, da se to malo skloni itd. E, mi baš to nećemo. Hoćemo da se predsednik opštine jednako plaši kada krši zakon i posledica tog kršenja zakona kao i svaki drugi građanin, a ne da on bira tog i da li će ga taj procesuirati ili ga neće procesuirati.

Što se tiče prezukcije nevinosti, mi smo imali član 168. bivšeg zakona, prethodnog zakona, odnosno sada važećeg zakona, član 168. Zakona o policiji koji je predviđao da se u slučaju pokretanja postupaka koji se gone po službenoj dužnosti, da se može, dakle, ne radi se o tome da vam neko privatno podiže krivičnu prijavu, onda bi tako mogli da otpustite sve ljude u ovoj zemlji, podignete svakom krivičnu prijavu, svakog jutra možete da podignete protiv nekoga krivičnu prijavu, ali kada tužilaštvo pokrene krivičnu prijavu za delo koje se goni po službenoj dužnosti, na osnovu člana 168. tadašnjeg, odnosno sada važećeg Zakona o policiji, koji je brisan u međuvremenu,ljudi su gubili posao.

Nijedna presuda nije bila za vraćanje tih ljudi na posao koji su izgubili posao po članu 168. Kasnije je zbog dogovora sa sindikatima i jednog liberalnijeg pristupa taj član brisan i više nije vraćen. Dakle, tada je postojala kao bezbednosna smetnja, jer se računalo da neće tužilaštvo baš da pokrene protiv vas postupak koji se goni po službenoj dužnosti zato što nisu imali šta pametnije da rade tog dana. Ja ne kažem da je to u potpunosti stvar koja će biti u 100% slučajeva pravična, siguran sam da nije, jer se neki od sudskih procesa protiv tih ljudi mogu završiti oslobađajućom presudom, pa bi oni tako bili oštećeni, to je činjenica, ali smo mi došli u jednu situaciju da postoje policijska saznanja da znate da ljudi sede sa kriminalcima, da zajedno sa njima rade različite poslove, da to ne možete da dokažete iako imate saznanje da je to tako i da morate da trpite ljude, čak nekada da ih držite u policiji na 2/3 plate po pet do deset godina, dok se ne završe sudski procesi i oni sede kod kuće, primaju 2/3 plate i nikome ništa.

Mi smo predvideli kroz ovaj zakon kao jednu od najvažnijih stvari bezbednosnu proveru koju vrše službe bezbednosti i policija. Dakle, da ne bude samo od jedne službe. I, kada postoji bezbednosna smetnja, kada službe kažu – ovaj čovek, videli smo ga, evo, sedi, šta će da radi policajac sa vođom narko klana? Može da priča da se poznaju iz detinjstva, da su sedeli u osnovnoj školi zajedno u klupi, ali ne može da mi kaže da nema saznanja da se radi o čoveku koji je iz kriminogene sredine i da svaki dan sedi sa njim i da je to iz plemenitih razloga. Naprosto, to policajac sebi ne može da dozvoli. To su ograničenja kada se opredelite da budete policajac, to su ograničenja u životu koja morate da imate. Sebi ne smete da dozvolite da idete u takvo okruženje, ne smete da dozvolite da se viđate sa ljudima iz takvog okruženja, jer policajac to sebi ne može da dozvoli. Naprosto je tako. E sada, napraviti balans između svega toga mi smo pokušali najbolje koliko smo mogli. U svakom slučaju, ta presuda Ustavnog suda iz 2008. godine nam je pokazala da nije pogrešna ta logika u tom smislu. Trudićemo se da svaki slučaj detaljno i dobro pregledaju sve i disciplinske komisije i svi oni koji se u Ministarstvu bave ovim poslom, da ne bismo nikoga oštetili. Nikome nije cilj, kao i u svakoj firmi, kao i u svakom organu, da naškodi dobrom radniku. Dobar radnik čini vas boljim. Ja sam dobar ministar ako policija pravi dobar rezultat, između ostalog. Ako policija ne pravi dobar rezultat, mogu ja super, perfektno da uradim sektor finansija u MUP, to obični ljudi neće ni osetiti, oni će videti da policija loše radi svoj posao. Moj cilj, kao i cilj svakog onog ko upravlja dobrim sistemom, dobar radnik da mu ostane, da oni koji dobro zna posao, koji je čestit, pošten, ispravan da ti ljudi ostanu. Što bi neko sklanjao dobrog policajca koji dobro radi svoj posao, pa time seče sebi granu na kojoj sedi. Ako su mu svi policajci loši, korumpirani, pa oni ne mogu da naprave nikakav rezultat, korumpiran policajac se neće upustiti u borbu protiv korupcije, a to je potpuno jasno. E, takav posle šest meseci u policiji se to vrlo, vrlo brzo vidi, vi ne možete da imate rezultate ako počnu da vam padaju rezultati za šest meseci to se vidi i to je kao na belom papiru, na belom platnu crna mrlja, to se odmah vidi, apsolutno. Imali ste zaplene droge koje su tolike one počnu u tom gradu da padaju dramatično i nema više ni gram. Imate bezbednost na ulici odjednom se pojavljuju, ne znam silna razbojništva, narušavanje javnog reda i mire, ne postupanja policije, to je odmah vidljivo za to ne treba da prođu godine, nekoliko meseci i vi vidite da nemate ljude sa kojima to možete da radite. Zadovoljan zato što u policiji stvarno postoje puno profesionalaca koji rade svoj posao dobro, trudiću se da im to omogućim i da pružimo sve uslove da policija dobro radi svoj posao. Da li će sve biti idealno? Siguran sam da ne postoji idealan čovek, a kamo li idealan sistem u kome rade toliki ljudi, ali da bude što idealnije, da bude optimalno, da bude što bolje i za radnike policije, ali pre svega za građane, jer ovi zakoni podrazumevaju i zaštitu njihovih prava. Što se tiče skupova policija zbog razumevanja, ne odobrava skupove, policija može samo da ih zabrani ukoliko postoje razlozi, odnosno policija smatra da imaju, postoje razlozi za to. Dakle, mi ih ne odobravamo. Oni su momentom prijave, se smatra da su prihvaćena, njihova prijava do trenutka donošenje odluke o zabrani, nakon toga oni mogu da se žale, da kažem u prvom stepenu ministarstvu, a nakon toga sudu, i time smo obezbedili da se svako ko održava skup zaštiti da može da održi skup. Što se tiče javnog prevoza, podrazumeva se da ako neko drži skup po dva-tri sata na saobraćajnici da tom saobraćajnicom će biti preusmeren saobraćaj i to je potpuno prirodno i potpuno normalno, ali naravno ne može biti 18 sati i 30 sati na jednoj saobraćajnici i da time ne krši prava drugih ljudi, naprosto taj ko održava skup mora da bude svestan, izvinite ne možete da blokirate pola Beograda, zato što vi hoćete 30 sati da budete na nekom mestu. Nije to prosto, nije korektno i time naravno svesno ugrožavamo prava drugih ljudi i zato je to balans koji mora da se ceni. Mi smo dozvolili sve, ali ti ljudi koji organizuju skup moraju da preuzmu deo odgovornosti. Na određenim manifestacijama imali ste redarske službe koje se sklone i čekaju da policija pita – jel imate karte i da vas pretrese. To je posao redarske službe. Kako se unesu baklje na stadione? Ponese ih neko ko organizuje utakmicu, odnosno ko ima pristup u službene prostorije, u klupske prostorije, ti ljudi to unesu, ne stvore se same. E, kada te redarske službe budu profesionalno radile svoj posao onda će, jer su i plaćeni za to, onda imaćemo manje problema. Ovako svi očekuju da policija uradi posao redarske službe, a da neko drugi bude plaćen za to i onda mi postajemo besplatan servis za sve. Policija ima određenu cenu. Dakle, sve ono što policajci obavljaju košta svakog građanina ove zemlje. Kada danas pošaljete 100 policajaca negde, zna se koliko su njihove dnevnice, putni troškovi prevoza, habanje opreme, vozila, goriva, sve ono što ide za njih, na kraju krajeva, to što su oni tog dana na nekom mestu, a ne rade na nekim drugim redovnim poslovima, kada imamo 500 policajaca koji čuvaju jednu utakmicu, to je pet stotina policajaca koji tih dana ne patroliraju ulicama, ne rade na suzbijanju nekih krivičnih dela ili makar da kroz patronalnu delatnost imamo više bezbednosti na ulicama i to košta. Da bismo to sve uspeli da uobličimo potrudili smo se da predvidimo obaveze i organizacije skupa, i organizatori skupa moraju da imaju svest tome da kada organizuju skup imaju neke mere predostrožnosti, na kraju krajeva, znaju zašto organizuju skup. Ne mogu da verujem da neko organizuje skup sa svešću da će unapred kršiti zakon. Dakle, valjda se polazi od toga da će uraditi sve u skladu sa zakonom i da će obezbediti miran razilazak, znači da utiče na sve te ljude da ne krše javni red i mir. Ako ti ljudi budu kršili javni red i mir u razilasku i to se radi naravno o skupovima koji ne podležu prijavljivanju. Kada prijavite skup policija procenjujući mere, odvoji jedan broj ljudi koji obezbeđuju skup, a vi organizujete skup koji ne želite da prijavite policiji, vi na sebe morate da preuzmete neku odgovornost. Ne možete da kažete, nema odgovornosti. Šta ćemo onda sa ljudima koji u razilasku krenu da razbijaju izloge. Nemate po zakonu dužnost da ga prijavite. Policija ne može da pogađa gde će ko da drži skup. Skup može biti sa 30 ljudi, zamislite koliko skupova sa 30 ljudi može danas da se održi u Srbiji i u svakoj prostoriji gde se održi u nekom domu kulture, u sali, u bilo čemu. Ne podleže se prijavljivanju što je u redu, to je ustavno, ali onda morate da imate odgovornost da će ti ljudi kada budu odlazili sa skupa da neće krenuti tom ulicom da razbijaju sve redom. Ne može se u Srbiji samo prebacivati na nekog drugog i hajde neka reši to policija. I, sutra gde je ovo, gde je ono, izvinite niste nas obaveštavali kada ste pravili haos, a sad nas zovete na odgovornost da mi rešimo sve te probleme. To ne može. Dakle, mi propisujemo kazne. Ne osećate se sposobnim da organizujete skup bez prijavljivanja i da odgovarate za to. Nemojte onda organizovati skup ili prijavite policiji. Ovde ne kaže da on ne sme da prijavi, on kaže da ne mora, ali može prijaviti policiji. Ja nisam u stanju da organizujem skup, ne znam da li ću posle toga moći da organizujem miran razilazak, hoću da obavestim policiju i da obezbede sa dovoljnim snagama javni red i mir. Tada je to već u nadležnosti policije. Prosto, to su stvari koje zakon jasno definiše. Prvi put na jedan vrlo jasan način propisuje da svi učesnici i policija, po raznim zakonima i po Ustavu i svemu ostalog, ima odgovornost i organizator, odnosno vođa okupljanja, jer na prosto moraju da znaju kada nešto organizuju da postoje moguće posledice, da se to predupredi kroz da kažem obezbeđenje skupa, ali i postupanjem po nalogu državnih organaukoliko postoji opasnost da taj skup preraste u nešto što je protiv zakonito. Ono što je dobro da imamo mogućnost da se ljudi okupe bilo gde, ima dovoljno prostora u Srbiji za izražavanje različite volje i razmišljanja. Koliko znam kao član Vlade do sada je više skupova organizovano ispred Vlade, maltene svake nedelje postoji neki skup. Ljudi dođu, mirno se okupe, kažu šta misle, donesu transparente, podrže nešto, kritikuju nešto. Kažu, odu i niko nije bio oštećen. Naravno da će biti malo više gužve naulici. To ljudi koji tu žive i rade more da shvate, moraju da izdrže, ali kada je to dva ili tri sata, onda je to potpuno prirodno i mogu da izdrže i sirene i buku i okupljanje. Kada bi to bilo 15 sati onda bi ljudi koji žive u tim ulicama mogli da kaži izvinite, a ljudska prava, hoću da se krećem normalno, hoću da upalim svoj auto i da prođem tuda i da ne rizikujem da mi neko polupa taj auto zato što ne žele da me vide, da prolazim tuda. Prosto vozim ženu kod lekara, hoću da idem sa svojim detetom, imam pravo na takvu vrstu ponašanja. Ako budemo dovoljno kao narod imali svest o tome i ako budemo tolerantni jedni prema drugima onda nijedna od tih scena neće biti loša i neće biti nasilna i tu će policija morati da interveniše u minimalnom broju slučajeva. Izvolite, održite svoj skup kada neko završi doći će neko drugi. Nikada nisam razumeo taj inat – e, mora moj skup da bude u isto vreme, isto mesto kada i ovi drugi organizuju iako znate da će se ljudi zbog toga sukobiti. Šta me briga, imam neki poen od toga. Ko god da je to uopšte nije dobro. Važno je da ljudi imaju svest o tome da naše potezi imaju i neke posledice. Nije dobro kada su te posledice nasilne i kada neki ljudi zbog toga mogu da stradaju, zato je važno da se shvati suština ovog zakona. Loše ste protumačeni u dve stvari? Gospodine ministre, izgleda se nismo razumeli. Nismo mi za to da se lokalna samouprava pita prilikom izbora lokalnog šefa policije, da budem vrlo precizan i jasan, ali isto tako ću vam navesti pet razloga zbog kojih ne treba, a daću vam primer, recimo Velike Britanije u kojoj se lokalna samouprava direktno pita o izboru šefa lokalne policije. Ne mislim da je argument koji vi koristite da kažete da predsednik lokalne opštine će biti taj koji bizarnog policajca koji njega ne može posle da obrađuje zakonski. Međutim, ono što je meni ovde važnije, ova priča oko prezumkcije nevinosti. Vidim kolege iz policije klimaju glavom. Imao bih razumevanje ukoliko bi rekli da se radi o krivičnom delo koje je učinjeno iz nehata. Znači, imamo situaciju na mitingu 2008. godine, prekomerna upotreba sile. Je li tako? Sudi se žandarmu zbog toga. Tužilac je pokrenuo postupak – protiv koga? Protiv žandarmerije. Da li je pokrenuo postupak protiv organizatora mitinga? Nije. Zbog čega? Zato što je politika umešana. Gospodo policajci, kako mislite da je ovo, zašto za vas nešto ne predlažemo. Znači, krivično delo koje tužilac goni po službenoj dužnosti može da bude učinjeno iz nehata. Malopre ste govorili, ukoliko policajac sedi sa kriminalcem. Prvo, ovi iz operative koji rade, recimo u gradskom SUP-u će vam reći da svako od policajaca sedi sa kriminalcem, i to čak nije krivično delo. Pitanje je razloga zbog kojeg sede. Znači, mi govorimo o krivičnim delima. Mislim da se ovim zakonom praktično policija onemogućava da slobodno radi svoj posao. Razumete, da slobodno radi svoj posao, jer ukoliko učini neko po proceni tužilaštva krivično delo, dobiće otkaz. Na sudu se oslobode od odgovornosti nisu krivi. A on je prošao svu trijažu da radi u policiji. Molim vas da razmislite, ne zbog građana, nego zbog ljudi koji rade u policiji. Reč ima ministar, dr Nebojša Stefanović. Moram samo da se ne složim s vama. Stvarno ne sede svi policajci sa kriminalcima, a oni koji to rade po službenoj dužnosti, vode službene beleške o tome, prijavljuju svojim šefovima te kontakte i imaju izveštaj sa tog sastanka. Ja sam zabrinut za one policajce koji danima sede a nema ni rečenice svom šefu, niti šefovi znaju, niti znaju zašto rade kao obezbeđenje tih kriminalaca, onda kada ih uhvatite da rade sa njima, oni kažu – pa ja se u stvari družim s njim, izlazim s njim po splavovima, zato se družimo i onda nema izveštaja o tome. Kad imate izveštaj koji kaže – da, pristupio to i to lice, daje informaciju ili radi kao prikriveni islednik, to je da i to niko ne spori, ali tu je protivpravnost isključena. Mi imamo problem tamo kad to rade svesno, sa namerom da štite te kriminalce. Znate vi dobro kako to funkcioniše, u nekim strukturama niste naivan čovek i znate, radili ste u sektoru bezbednosti. Njima je bitan neko ko ima značku i neko ko može da nosi oružje. U slučaju neke situacije da može njih da štiti ili da zaštiti, ili od organa gonjenja, u smislu nekog pretresa ili da im prenosi neku supstancu, ili nešto slično. Nije krivično delo, ali kako, onda bi svi policajci imali pravo da to rade i da dopunski zarađuju i da kažemo da imamo nekriminalizovanu policiju, a vi znate da to nije tako. Kada bi se to događalo da to dozvolimo policajcima, da im kažemo, ma sedite s kriminalcima slobodno, šta fali, kakav bi ugled policija imala, pogotovo u nekom malom mestu, gde ga on gleda, meni to ljudi kažu na tribinama, pa mi ga gledamo, on sedi sa kriminalcem za stolom i ja treba da imam poverenja da će on da ga procesuira. Piju zajedno piće. Niko u to neće da veruje. Zato moramo da kažemo jasno policiji, ne, ovo je crta, izvinite, ljudi su imali neki izbor u životu, doneli su pogrešan izbor, ne možete sedeti sa njima. Prosto, to je zahtev posla. Ne možete, nemojte raditi u policiji. Zaposlite se ljudi privatno, ali oni neće da ih zaposle, ako nemaju značku. Njima je on zanimljiv samo dok ima značku. Kada nema značku, on je za njega pripadnik FTO, nije mu više interesantan. Dakle, moramo da nađemo to rešenje koje će policajcima propisati, kao što ćemo ovaj zakon propisati i podzakonskim aktima poslove nespojive sa policijskim dužnostima i mi onda imamo policajca koji zna, ovo mogu da radim posle radnog vremena, ako imam snage, volje, mogu da radim kao obezbeđenje, pod određenim uslovima, prijavio sam starešini, nemam bezbednosnih smetnji, ali ne mogu da radim privatno obezbeđenje za nekoga ko je osuđivan ili se sumnjiči za najteža krivična dela, jer to onda narušava ugled policije. Prosto, kada čovek zna jasna pravila igre, ta pravila igre se propišu, onda više nemamo problema.

Nema miksa. Ima miksa samo gde to zakon omogućuje, odnosno gde postoji komunikacija koja dovodi do boljeg informisanja policije. Ne kažem da policajci nemaju komunikaciju sa kriminalcima u cilju saznavanja nekih drugih krivičnih dela, doušničke mreže i svega ostalog. Naravno da postoji, ali je to zakonom uređeno i zna se kako policajac u tom slučaju postupa i na kraju krajeva, ima ko zna, on obaveštava i tužioca u tim kontaktima. Kada toga nema i vi odjednom imate nekoga ko nema ni dokumentovan susret, ni predviđanje, ni izveštaj, onda tu nema reči o prikupljanju podataka, onda je to nešto drugo. Zato se trudimo da pošaljemo jasan signal policiji – nemojte to raditi. Naprosto, nemojte to raditi. Biće građani Srbije bezbedniji, drugo, kriminalci će se onda odvići, jer se onda sigurnije i bahatije ponaša, ovog imamo na platnom spisku, ovo držimo ovde, ono držimo onde. To nije dobro. Imali smo takve slučajeve, mnogo smo ih procesuirali u prethodnih godinu i po dana, koliko ja znam, mnogo. Onda imate situaciju da sam se lično uverio da ta situacija nije bajna i nije sjajna, ali da ljudima kada im jasno kažete šta su pravila igre, onda neće ni oni padati u zamke. Do sada nije bilo sankcionisano. Kolega je to radio 100 puta, uzimao novac, što ne bih i ja. E, sad više ne može. Mora da zna da je tu tačka. I to je dobro za Srbiju. Zahvaljujem. Reč ima Vanja Vukić. Izvolite. Gospodine ministre moram da kažem da su argumenti koje je opozicija danas izložila ubedili Socijalističku partiju Srbije da je potpuno donela ispravnu odluku da podrži ova tri predloga zakona: o policiji, zakona o javnom okupljanju i zakona o javnom redu i miru. Najveća nedoumica, najveći argument opozicije je bio vezano za proširenje nadležnosti ministra unutrašnjih poslova. Međutim, ako poredite ova dva zakona, postojeći zakon i zakon koji je predlog ovog zakona, u članu 8. postojećeg zakona i u članu 14. tačno se vidi da su nadležnosti ministra smanjene. U nekim diskusijama je bilo ideja da se ministru daju ovlašćenja na taj način što on donosi podzakonske akte. Ovakvu vrstu amandmana može da donese neko ko apsolutno nema iskustva u rukovođenju bilo kojim državnim organom. Možda, čak ne mogu da kažem ni državnim organom, nego bilo kojim pravnim subjektom u zemlji. Na taj način što će svih 40 i nešto hiljada zaposlenih u Ministarstvu potpisati? Ministar je taj koji predstavlja Ministarstvo. On je taj koji donosi odluke i podzakonske akte. Sve je regulisano zakonom. podzakonski akti su ti koji bliže objašnjavaju i razrađuju zakon. S obzirom da mi je malo vremena ostalo, detaljnije ćemo o ovim stvarima raspravljati u diskusiji u pojedinostima, u raspravi u pojedinostima gde imamo oko 500 amandmana na ova tri predloga zakona. Zahvaljujem. Izvolite. Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre zaista bih htela samo da postavim još jedno pitanje i da iskoristim priliku što ste ovde ipak odvojili ceo dan za nas. Ako sam dobro primetila u Zakonu o javnom redu i miru je izbačeno skitničarenje. To je nešto što ja mislim da je veliki problem i Beograda i uopšte sve više i ostalih lokalnih samouprava. Imali smo, sticajem okolnosti, lično ja, neki problem sa čovekom koji je teško oboleo. Mi smo zvali policiju. Policija je, naravno, znala sve o njemu, mogla da pokrene taj postupak i tu se cela priča završavala. Čovek je imao hepatitis. Znači, apsolutno neko ko se šeta ulicama Beograda, a vi mu ne možete ništa. Moje pitanje je, u stvari, gde je sada ta povreda javnog reda, tj. bezbednosti, u stvari, svih nas? Meni je jasno da to ne može da reši policija, ali možda je tu negde put između. Mi imamo prihvatilišta za decu. Šta je stvarno sa bolesnima? Niti možete da ih primite u neku ustanovu, bolnicu, jer mislim, oni su opasno bolesni. To nekako treba, mislim da je to nešto što zaista postaje veliki problem Beograda i mislim da je, eto prosto moje pitanje, na koji način to može da se reši da se prosto svi mi zajedno zaštitimo? Jer mi smo bili u situaciji da zovemo službe, da vršimo dezinfekcije, da jednostavno je to zaista vrlo opasno po građane Beograda. Mi smo ovde napravili razliku između lica koje ima pravo na slobodu kretanja, dakle svaki građanin ove zemlje i svaki posetilac, gost ove zemlje, ima pravo na apsolutnu slobodu kretanja i ta sloboda kretanja može da je potpuno neograničena. On može da se kreće 24 sata gde god želi, tamo gde je to zakonom, naravno, omogućeno. Jedino što je ovde važno, zato smo ukinuli to, kao delo, iz razloga jer tu postoji pretpostavka da nema narušavanja javnog reda i mira. Kada postoji narušavanje javnog reda i mira, onda se na to odnose odredbe po tom zakonu, a inače, za ovakve slučajeve, da kažemo, neko ko je bolestan i kaže, na bilo koji način može da se kreće i može da radi šta god želi, ali naravno tu bi trebalo da se uključe neke druge službe koje, ako imaju saznanje, kao što su centri za socijalni rad, ako imaju saznanje da je licima potrebna pomoć, da možda nisu ni dovoljno svesni da im je potrebna pomoć i da bi mogla da nastane neka šteta po njih, ne preduzimanjem te pomoći, bi tu trebalo da se uključe, tu policija može da pruži određenu asistenciju, pod određenim okolnostima, ali mi lice koje ne traži pomoć, koje ne želi koje ima svu slobodu kretanja, ne pravi bilo kakav prekršaj ili krivično delo, sa tim licem policija nema šta da radi. Dakle, mi tu možemo samo da utvrdimo identitet lica i ništa više. To je ono što su policijska ovlašćenja. Naprosto je tako. Gospođo Petrović, izvolite.

Tako da, u tom smislu, ja vam sada govorim o jednom slučaju, naravno, i mislim malo sam možda i ovo sada privatizovala, ne bi htela da se to tako shvati, ali mislim da ima mnogo takvih obolelih po Beogradu sa kojima ne znamo šta ćemo. I da je to, ta podrška policije je upravo neophodna da možda sa zdravstvom se napravi neko rešenje i da se prosto ti ljudi na neki način uklone. Njemu ne smeta, on funkcioniše, ali sad, mi smo zbilja ugroženi. Neću da ulazim u detalje, te ugroženi koje smo bili izloženi, ali je cela jedna zgrada bila izložena tome. Izvolite. To je ono što sam ja rekao na početku, nekad kada sam postao ministar imao sam osećaj da, kada god postoji problem koji je ne rešiv za većinu institucija, ljudi dođu na kraju i kucaju kod policije i kažu – molim vas, rešite ovaj problem. Policija ima, uslovno rečeno, naravno ograničen mandat i ovlašćenja da preduzima neke mere. Ja vas razumem da postoji problem koji građani osećaju, i tu faktički mora da sarađuje više državnih organa. Tek onda je moguće, ukoliko je došlo do neke vrste, da kažem, povrede zakona na bilo koji način, mi možemo da postupamo. Teško, vi znate da su to kompleksna i teška pitanja, na kraju krajeva, dugo ste se bavili i socijalnom zaštitom, znate koliko je ta tek tema osetljiva, i naravno to je i oblast koja zadire u ljudska prava i onda tu treba napraviti balans šta je ljudsko pravo te osobe a šta je eventualno kršenje zakona i gde je tu granica koju postupate. Kompleksno pitanje, zaista kompleksno pitanje, ali se trudimo kao policija, verujte, da pružimo pomoć svim državnim organima i svim drugim naravno, koji to zatraže, upravo rešavanjem ovakvih slučajeva, ali tu moramo insistirati naravno i u blagovremenom delovanju drugih državnih organa koji su u većem kapacitetu da reše takvu vrstu problema. Mi smo ipak samo organ koji može da kontroliše zakonitost u delovanju, odnosno poštovanje zakona i da, da kažem, pokuša da posreduje da održi javni red i mir i bezbednost. Pošto se više niko ne javlja za reč, zaključujem zajednički načelni pretres o predlozima zakona iz tačaka 1, 2. i 3. Dnevnog reda. Sa radom nastavljamo sutra u 10.